Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní pan poslanec Skopeček, zatím poslední faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

Druhá poznámka. Ano, komunisté tu samozřejmě majetek zanechali.

Děkuji. Pokusím se debatu vrátit k reálnému posouzení věci. Děkuji kolegovi Krejzovi, že připomněl případ jedné chemické továrny. Já chci, aby se to vyšetřilo. Naopak. Já jsem přesvědčen, že tohle je ten důvod. Já chápu, že jste se rozhodli, že odmítnete objektivní hodnocení 90. let.

Ale prosím vás, bavme se o tom, že tady byl zajímavý návrh. Kde jsme? Ano, byli jsme za první republiky desátým nejvyspělejším státem ve světě.

Ano, taková byla ekonomická situace.

Tak si to sakra přiznejme. Ano. Nebo si chcete říct, že to jenom bylo všechno dobře?

Tak se s tím spisem musíme seznámit. Já jsem jenom chtěl, jestli jsme schopni a ochotni jako Poslanecká sněmovna se poučit z 90. let a říct, tohle dál nejde a musíme těm, kteří se budou podílet na ekonomickém prostředí České republiky, že se jim nemůže stát, co se tady odehrálo. A já chápu, že když ztratíte koncept, tak si tady vzpomenete na 50. léta, ale já za to opravdu nemohu. A souhlasím s Václavem Klausem. Já neobviňuji ty, kteří neprivatizovali, ty, kteří tady normálně pracovali, z něčeho, co se stalo zločinného. Ale neříkejte mi, neříkejte mi, že se tady žádný privatizační zločin nestal. Nejsem jeho obdivovatel.

A budeme se tady obviňovat z toho nebo onoho.

Tak já mohu jedinou věc. Ano, já jsem předložil tento bod, protože chci, abychom se tím zabývali. A mým cílem je to, aby Poslanecká sněmovna byla ochotna po osmi letech, kdy to navrhuji, prodloužit promlčecí dobu privatizačních zločinů. Nebo to nechcete vyšetřovat?

Tak proč se tím nechceme zabývat?

Nebo se promlčí za tři týdny. Nemáme zájem to šetřit?

Ale majetek nebyl státu. Přes všechny transformační pokusy 90. let. A udrželi jsme celky.

A nezlobte se na mě, já taky žádám omluvu od těch, kteří mi říkají, že jsem já někoho okradl. Já jsem, prosím vás, jako advokát v 90. letech zastupoval řadu těch, kteří privatizovali majetek, proti Fondu národního majetku, a zažil jsem, na vlastní kůži jsem zažil, že jsem zastupoval firmu, které sebrali administrativním opatřením číslo telefonní. Ale já ten spis mám. Dovedete si představit, co jsem dělal proti tehdejšímu ministrovi zdravotnictví? Myslíte si, že to bylo dobře?